Hlásíte se, pane předsedo, nebo už hlasujete?

Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11. Tento návrh byl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které se vztahovaly k pořadu schůze.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 12.

Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Zeptám se a zahajuji hlasování, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 13. Tento návrh byl přijat a Sněmovna tedy vyslovila souhlas.